Proto jsme ho navrhovali.

A my samozřejmě pro všechna zmražení platů ústavních činitelů budeme hlasovat. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Pěkný večer.

Takže připomenu to, co už naznačil dopoledne kolega Michálek. Měli bychom se už konečně jednou tady domluvit na tom, že ty platy navážeme na nějakou nezpochybnitelnou veličinu, jako je třeba hrubý domácí produkt, kterou nemáme přímo ve své moci, což je třeba velký rozdíl oproti tomu návrhu na výši minimální mzdy, která se dá zvýšit. Prostě hrubý domácí produkt můžeme nepřímo ovlivnit zákony, které tady přijímáme, a tím ekonomickým prostředím, ale nikoli přímo.

Český statistický úřad to vždycky prezentuje někdy na počátku března, to znamená, že tam máme určitý čas potom ovlivnit výši toho platu od 1. července. Takže tolik jako k tomu, protože to na začátku uvedl kolega Michálek.

Máme tady vzorec. Máme automat. A přestaňte do něj pořád vstupovat.

Děkuji za slovo. Velmi stručně. Ten automat má bohužel dva roky zpoždění za ekonomickou situací země. A podle nás prostě ve chvíli, kdy je tady obrovský propad ekonomiky, tak není možné se tvářit, že nás se to bude týkat za dva roky, když tady bude úplně jiná Sněmovna. Druhý problém je ten, že ten automat je navázaný na platy státních zaměstnanců, což je podle nás chyba. Pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou.

Já už tady nebudu.

Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty.

A teď, když je před volbami, tak jsme rádi, že si tedy ostatní strany osvojily taky tuto myšlenku si zamrazit platy, a tedy i další strany se přidaly. Takže my samozřejmě podpoříme jakýkoli návrh, který ty platy zamrazí.

Školit si můžete tady třeba ty ostatní, co jste tady říkal. Ale pane Kalousku, mě v ničem nikdy nepřesvědčíte. A my prostě budeme hlasovat pro zamražení platů politiků, i když nás tady bude pan Kalousek přesvědčovat pořád dokola, že to nechce.